Prije nego što nastavimo s raspravom, samo bih želio u ime svih vas i svih nas, pozdraviti studente i studentice iz Udruge Rasmus StudentNetwork iz Zagreba, dobro došli!... [[Pljesak]] Sada je na redu kolega Ivan Vilibor Sinčić, koji će govoriti u ime Odbora za zaštitu okoliša i prirode, izvolite. Hvala vam predsjedavajući. Kolegice i kolege, predstavit ću Izvješće Odbora za zaštitu okoliša i prirode HS-a koji se sastao jučer i koji je raspravio na ovu temu kao matični Odbor. Nakon uvodnog obrazloženja, rasprava je vođena o čl. 22 kojem se dodaje odredba da Grad Zagreb, jedinica lokalne samouprave, na čijem se području nalazi odlagalište otpada, imaju pravo na novčanu naknadu za korištenje odlagališta otpada. Obveznik plaćanja te naknade je jedinica lokalne samouprave koja, dakle, koristi odlagalište otpada druge jedinice lokalne samouprave s tim da će mjerila i način određivanja iznosa, naknade, način uplate i isplate naknade, propisati ministar Pravilnikom. Postavljeno je pitanje zašto se ne bi dalo mogućnost jedinicama lokalne samouprave da kroz cijenu zbrinjavanja otpada na svom području akumuliraju ta potrebna sredstva. Zatraženo je pojašnjenje u kojem roku će biti donesen novi Pravilnik, te koje će odredbe njime biti predviđene. Dakle, na raspravi se pojavio taj sukob između novog i starog Pravilnika. Predstavnici predlagatelja istaknuli su da Ministarstvo zaštite, okoliša i energetike prepoznaju važnost njegovog donošenja u što je kraće mogućem roku, te da je isti u izradi, a dok se isti ne napravi, važeći je na snazi. Navedenim će se Pravilnikom ostaviti mogućnost Gradu Zagrebu odnosno jedinicama lokalne samouprave da svojom odlukom u cijelosti ili djelomično mogu osloboditi druge, u pravilu, susjedne jedinice lokalne samouprave od plaćanja naknade, te urediti međusobne odnose, a kako je to regulirano Pravilnikom o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina jedinica lokalne samouprave iz 2012.-te godine. Nadalje, u raspravi je naglašena i važnost uvođenja naknade za odlaganje otpadom tzv. lendfildteks.

Naglasak u raspravi dan je i na problem zbrinjavanje plastike. Istaknuto je kako se zbrinjavanje plastike mora na tržištu, mora plaćati na tržištu, što opterećuje cijenu zbrinjavanja plastike koju u konačnici snosi krajnji kupac. Upozoreno je kako će ovakav način postupanja s plastikom rezultirati prenatrpanošću pojedinih reciklažnih dvorišta odnosno onih koji otkupljuju plastiku. U tom smislu postavljeno je pitanje traži li se rješenje za navedenu problematiku na državnoj razini, dakle, u jednom cjelokupnom smislu. Predstavnica predlagatelja istaknula je kako je to stvar tržišta i da tu država ne priprema nikakvo rješenje. Sa stajališta poboljšanja tržišta pojedinih kategorija otpada, istaknula je nužnost modernizacije burze otpada, budući da postojeći model je nefunkcionalan odnosno ne funkcionira. Također vezano uz gospodarenje plastikom, u raspravi je dodatno istaknut kako ne postoji industrija plastike u RH, te da istu treba razvijati. Ujedno je upozoreno kako hrvatski ambalažni sustav ne funkcionira budući da se troši sve što se prikupi kroz naknadu za funkcioniranje sustava, na pokrivanje slabosti koje on generira, te da navedeno zaslužuje posebnu raspravu, što će bit na budućim sjednicama Odbora. Također htio bih staviti naglasak na još jedno pitanje koje se otvorilo u raspravi, a to je pitanje, dakle, odvojenog prikupljanja otpada u velikim gradovima i Gradu Zagrebu, kao i pojava divljih odlagališta. Posebno je naglašen problem divljih odlagališta na lokalnoj razini, u blizini romskih naselja kojima ne uspijevaju stati na kraj komunalni redari. Predstavnik predlagatelja istaknuo je kako je ovaj problem divljih odlagališta oko romskih naselja prepoznat, te da su održani sastanci s načelnicima općina koji se suočavaju s ovim problemom. Članovi Odbori informirani su da se razmatra mogućnost sufinanciranja saniranja tih odlagališta u RH, te da su od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike održani sastanci s predstavnicima Ministarstva regionalnog razvoja i Fondova EU. Ujedno je naglašeno kako su predloženim Zakonom predviđene veće ovlasti komunalnih redara, vjerujem da će to danas biti jedna od glavnih tema, glavni kamen spoticanja, dakle, veće ovlasti komunalnih redara prema počinitelja, budući da im se daje mogućnost da na licu mjesta narede uklanjanje nepropisno odloženog otpada, osobi koju zateknu da odbacuje otpad u okoliš, a što do sada nije bilo moguće sukladno važećem Zakonu odnosno do sada komunalni redar nije mogao kazniti onoga koga uhvati da odlaže otpad, nego se tražio vlasnik toga zemljišta, pa da se išlo prema vlasniku sa kaznama. Dalje, u kontekstu smanjenja pojave divljih odlagališta, predstavnici predlagatelja istaknuli su značaj provođenja informativno edukativnih aktivnosti i komunikaciju s javnošću odnosno programe dizanja svijesti građana da se ponašaju odgovornije. I za kraj, značajan dio rasprave, vođen je vezano uz pitanje važećeg koncepta gospodarenja otpadom. Istaknuto je kako neke zapadne zemlje napuštaju koncept odvajanja otpada jer je preskup odnosno idu ka tome da bez selektiranja otpada na kućnom pragu odnosno sortiranjem i obradom otpada u postrojenjima za oporabu postižu smanjenje cijene zbrinjavanja otpada za građane. U tom smislu postavljeno je pitanje u kojem će se pravcu kretati RH. S druge strane, u raspravi je naglašeno kako nema drugog puta od onog puta u kojem se otpad prihvaća kao sirovina odnosno sustava odvojenog prikupljanja otpada. U tom smislu upozoreno je da ne treba suditi sustav temeljem tržišnog neuspjeha nekih jedinica lokalne samouprave jer se ne može ići u odvojeno prikupljanje otpada bez sortirnih linija i kompostišta. Stoga se sustav treba graditi na konceptu odvojenog prikupljanja, sortiranju i kompostiranju. U raspravi također naglašena važnost smanjivanja produkcije odnosno uopće stvaranja otpada na izvoru, te je u tom smislu ministarstvo pozvano na aktivnije djelovanje. Nakon provedene rasprave odbor je sa većinom glasova odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom gospodarenju otpadom, bilo je 6 glasova za, 2 suzdržana i 1 glas protiv. Kolega Varda, izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, u ime Kluba Strane rada i solidarnosti nezavisnih zastupnika molim da mi odobrite stanku od 10 minuta radi konzultacije u klubu jer nismo znali da smo uveli neku novu dužnost kroz Poslovnik u Hrvatskom saboru da saborski zastupnici počinju evidentirati nazočnost ostalih saborskih zastupnika. Naime, kako sam pratio zastupnik Maras preuzeo je dužnost evidentičara i počeo prebrojavati zastupnike i komentirati nečiju ne nazočnost ili nazočnost. Da bi se zadržao samo na prebrojavanju to bi se čak moglo i prihvatiti ali komentari to je malo previše. Stjecanje jeftinih političkih poena na takav način i slične načine postalo je pravilo političkog ponašanja zastupnika Marasa, za nešto komentirati treba imati politički stav i program. Kako partija kojoj pripada zastupnik Maras očito nema ni političkog stava, ni programa ostalo im je samo prebrojavanje i neuspješno komentiranje. Za njegovu informaciju dok je on držao jedan od svojih uobičajenih političkih govora fiksiranih na Zagreb i gradonačelnika Milana Bandića, članovi Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika brusili su u klubu završnu verziju tri amandmana koja ćemo dati na konačni prijedlog ovog zakona o kojem raspravljamo. Također smo bili nazočni, što nam je bila posebna čast, na konstituirajućoj sjednici neformalne skupine zastupnika Hrvatskog sabora pod nazivom „Zastupnici protiv raka“ Mi sa Zagrebom i u Zagrebu radimo, a kolega Maras neka i dalje nastavi evidentirat nazočnost zastupnika vlastitog kluba. Hvala vam lijepo. Kolega Varda vi se ipak u jednom dijelu spomenuli da ste radili na amandmanima vezano za ovaj zakon, pa vam ja dajem stanku iako ste najveći dio stanke posvetili nećem što ne može biti razlog za traženje stanke. Evo drago mi je da ste upozorili kolegu Vardu da je u jednom dijelu povrijedio Poslovnik i to članak 238. stavak 5. jer zapravo proziva gospodina Marasa za nešto što vrlo često zastupnici ovdje rade u svojim izlaganjima kada upozoravaju da je nedovoljan broj zastupnika u Hrvatskom saboru i da zapravo imaju dojam se obraćaju samima, samima sebi. Mislim da zastupnici ovdje imaju pravo govoriti što ih muči [[Upadica: Hvala vam.]] prije svega se držati teme, ali ovo nije način za obračun. Dakle, odobravam stanku, ali kolegice Glasovac, dakle sad bi isto tako kolega Varda mogao prozivati kolegu Marasa da nije nazočan, kao što dosta zastupnika nije nazočno, ako ćemo uvesti praksu da se prozivamo onda će to biti jako ružno za sve. Dakle, ja bih vas pozvao da ne radite to jer često neko nije u sabornici. Ha, često se proziva, niste ni vi baš ti koji ne prozivate, ali dobro. Stanku moram odobriti.